Poště klesá už desátý rok zisk před zdaněním, rostou náklady a klesají výnosy. To asi každý řádný hospodář pochopí, že je s tím potřeba něco zásadního udělat. Na základě usnesení minulých vlád má Česká pošta 3 200 poboček. Přitom takové rozhodnutí nemá ekonomické opodstatnění. Představte si to 3 200 poboček, udržování pracovních míst, zvyšování platů, ale zároveň klesající počet listovních zásilek, a tím pádem výnosů. Taková rovnice prostě nemůže fungovat. Někdo to musí zaplatit a ten někdo je stát, tedy daňový poplatník. Ale stát jako řádný hospodář nemůže tenhle stav tolerovat donekonečna. Nedovedu si představit, kdo by byl ochotný poskytnout další financování.

Pane předsedo Babiši, prostřednictvím paní předsedající, co si o této analýze myslíte vy? Omlouvám se, pane ministře, tady nejsme na tom... abychom si takhle vzájemně odpovídali.

Tak já si dovolím vám nyní odhalit autora této analýzy.

A taky zpochybňoval, proč by se měly navyšovat kompenzace pro Poštu. Já si dovolím citovat dál.

To asi každý řádný hospodář pochopí, že je s tím potřeba něco zásadního udělat. Pamatujete si to?

Jaká přišla realita?

Tohle tedy přinesly ty plány, se kterými byl pan tehdejší předseda vlády spokojen. Takže buď se pan tehdejší předseda vlády nechal opít rohlíkem, anebo prostě jen zavřel oči nad tím, že se Česká pošta řítí do zdi, nalil do ní 1,5 miliardy ročně a problém posunul v čase na další vládu.

Víte co? Restrukturalizovat takto velký státní podnik není vůbec jednoduché a vzhledem k tomu, že jsme všichni viděli, co jste předvedli během covidu, řekl bych, že to je možná snad i dobře.

Proč toto téma, které jste vy sami řešit nechtěli, zase využíváte ke strašení veřejnosti? Strašili jste, že nebudeme mít plyn máme.

Nikdo není, nejsme. Konstruktivní kritika je základem práce opozice v každé demokratické společnosti. Není tím ale neustálé strašení, které se stalo tak trochu základem vaší politiky.

Že ta vaše taktika, kdy strašíte společnost a využíváte k tomu problémy, které jste tu sami zanechali, není jen pokrytecká. Ona je, jak už jsem řekl, tak trošku zbabělá. Nechává trvalé šrámy v české společnosti, jejíž část vám pořád ještě věří, pořád si ještě myslí, že nestrašíte těmi věcmi jen kvůli tomu, abyste získali politické body, ale že to myslíte skutečně vážně. Ano, část veřejnosti má opravdu strach. Věří tomu vašemu neustálému strašení.

A měl pravdu.

Děkuji za pozornost.

Paní poslankyně, prosím, vaše dvě minuty. Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně.

Kdo ponese tu odpovědnost? Děkuji za dodržení času. Další s faktickou poznámkou je připraven pan poslanec Metnar. Pane poslanče, prosím. Děkuji za slovo. Vážená paní předsedající, kolegyně, kolegové, já jsem rád, že došlo k té zmínce, že jsem, byť krátkou dobu, na Ministerstvu vnitra působil.